Musíme si uvědomit, že maturita z matematiky, že se točíme vlastně kolem něčeho, kolem čeho se vůbec točit nemusíme. Tady nejde o maturitu z matematiky, tady jde o ty vědomosti, které ti studenti získají. A to, jestli bude maturovat z matematiky, nebo nebude maturovat z matematiky, jestli tu maturitu z matematiky udělá, přece neznamená to, jestli tu matematiku umí.

Myslím si, že klíčové je soustředit se na výuku a ne na maturitu. Chtěl bych také říct, tady se někteří poslanci ohánějí usnesením školského výboru. Chtěl bych konstatovat, že tato usnesení nejsou přijata jednomyslně. Jsou tam lidé, kteří hlasují proti nebo se zdržují. To znamená, to usnesení, které je vám tady předkládáno jako usnesení odborného orgánu, samozřejmě je většinové, ale není jednomyslné. To si myslím, že je důležité říct. Já jsem se během diskuzí na školském výboru pana ministra ptal, jestli během těch dvou let jsme schopni změnit rámcové vzdělávací programy a tím cílím na tu výuku matematiky, ne na tu maturitu. Musíme si uvědomit, a nebudu zabíhat do detailů, z jakého důvodu se slučoval Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání do toho nového Národního ústavu pro vzdělávání. Myslím si, že částečně to bylo také proto, že ty instituty nebyly schopny za předchozích garnitur kvalitně připravit změnu rámcových vzdělávacích programů, a to jsou ti klíčoví hráči, kteří mají na starosti rámcové vzdělávací programy. Takže teď došlo ke změně a já jsem se pana ministra ptal, a to není kritika ministerstva, to je kritika stavu, ve kterém teď jsme, ministerstvo a tyto ústavy nejsou schopny do těch dvou let připravit opravdu takovou změnu rámcových vzdělávacích programů, aby se to projevilo v kvalitě výuky matematiky tak, aby na konci vlastně bylo jedno, jestli ti studenti maturují z matematiky, ale důležité je, kolik v kterých studijních programech absolvují let matematiky, co se tam naučí a jací učitelé je budou učit.

To si myslím, že jsou body, na které bychom se měli soustředit, a ne na maturitu z matematiky.

V souvislosti s jeho délkou rodiče často ještě na konci letních prázdnin nemají jistotu, že se jejich dítě do dané mateřské školky dostane a že bylo přijato, a pak jsou nuceni hledat náhradní řešení, takže uvedená situace je pro rodiče komplikující při jejich případném plánovaném návratu do práce.

A já vám děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, řádně přihlášená do rozpravy.

Vážené dámy, pardon, vážené dámy také samozřejmě, ale vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, který předkládám společně s kolegy Petrem Gazdíkem a panem poslancem Bartoněm. Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti.

První novelizační bod se týká informační gramotnosti. Je samozřejmě jasné, že naše děti, žáci a studenti budou v následujících letech, a myslím, že je tomu tak i dnes, budou čelit velkému tlaku na vzdělávání, a myslím si, že je třeba jim situaci usnadnit.

Také samozřejmě čelíme informační zahlcenosti. Jen takový malý příklad.

Čili je důležité, aby naše děti byly schopny vyhodnotit, kdy a proč budou potřebovat informace, kde je najít, jak je používat a zda jsou tyto informace relevantní. Ta hraje důležitou roli při rozhodovacích procesech občanů ve finančních a peněžních operacích. Pokud toto absentuje, tak samozřejmě lidé pak spadají do dluhových pastí a nekončících exekucí a ty pak dopadají samozřejmě na příjem jedince a v konečné řadě pak na stát a ten musí finanční problémy sanovat ve formě sociálních dávek.